4.

Z pověření vlády by předložený návrh měl uvést ministr zemědělství Miroslav Toman. Tak já myslím, že je to možné.